Co se týká bodu 87, volba dvou členů Rady ČTK, počet vydaných i odevzdaných hlasovacích lístků je shodný, 163, tedy i v tomto případě bylo kvorum 82.

Znamená to, že ani zde nebyl v prvním kole zvolen nikdo, a protože podle jednacího řádu do druhého kola postupuje dvojnásobek kandidátů, než je počet obsazovaných míst, tak logicky v tomto případě do druhého kola postupují všichni čtyři kandidáti. Tolik k výsledkům. A ještě za volební komisi po předběžné dohodě s některými představiteli politických klubů avizuji onen termín konání druhého kola voleb. Kolegyně a kolegové, dohodli jsme se, že zítra, ve čtvrtek, nemusí být účast až tak velká, aby volba proběhla důstojně, takže pokud budete souhlasit a nebudete mít nic proti, tak za volební komisi navrhnu, aby se druhé kolo konalo tento pátek ve 12.30 jako poslední bod před obědem. Můžeme o tom ještě diskutovat. Napevno bych tento bod načetl v pátek ráno při zahájení schůze. Pro tuto chvíli děkuji. Děkuji panu předsedovi a bereme na vědomí.